Dlouhou dobu se vede diskuze, zda mají politici dostávat náhrady. Nepřemýšlíte, že byste je zrušili a šetřili tímto směrem? Doporučím to ministryni Schillerové, aby to navrhla, protože za ty náhrady si třeba jeden pan bývalý premiér koupil byt. To je podle mě fakt přežitek a nechápu, proč by politici měli dostávat příspěvek na kancelář nebo na bydlení.

Stejně tak jestli si začnou všichni politici ANO platit kanceláře, ve kterých se setkávají s voliči, ze svého. Tak, není potřeba prý kanceláře. Výborně.

Je to v podstatě nepokrytá reklama a redaktoři, kteří mají premiéra zpovídat v takto zásadní den, kdy se projednává prodloužení nouzového stavu, kdy se projednává největší daňová změna v poslední době, nejsou schopni položit ani jednu relevantní otázku a nejsou schopni ani reagovat na to, co pan premiér odpoví. Takže já bych se chtěl zeptat paní ministryně, aby mi odpověděla na to, jak se postaví k tomu návrhu Andreje Babiše, k tomu výbornému nápadu, jak uvedl pan premiér, a chtěl bych vás požádat, abyste skutečně zvážili, co tady dneska provedeme, protože to bude mít důsledky na mnoho příštích let. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Nic jsem se nedozvěděl, a jelikož zde mohu stát nyní jako zástupce koaličního partnera hnutí ANO a slova pana prezidenta si možná od jiných velice vážím, pomůžeme našemu koaličnímu partnerovi a dávám návrh na úpravu účinnosti zákona ve třetím čtení podle jednacího řádu Sněmovny, chci podotknout, po konzultaci s legislativou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

A samozřejmě prosím o podporu tohoto návrhu.

Když jsem tady slyšel kolegu Michálka, tak jsem zjistil, že mu chybí základní vzdělání ještě kdysi z dávné doby, a tak si dovolím prostřednictvím předsedajícího ho oslovit k tomu jeho poslednímu vystoupení. A já si dovolím vám teď jeden z nich z té dávné doby, kdysi dávno, vám chci sdělit.

Tohle kdybych měl, tak bych zcela určitě dobyl celý svět.

Přátelé, jestli se chceme dobrat nějakého zdárného konce, tak bychom se měli zklidnit. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen načíst legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu J2, sněmovní dokument 6121.

A za třetí.

Já to předám paní zpravodajce písemně. Jde o odstranění legislativně technické chyby u toho zvyšování odpisů ze 40 na 80 tisíc korun, na což jsem byl upozorněn legislativou Ministerstva financí.

Já jsem teď byla se s legislativou prostě překvapeně, že to tedy doporučila.

Daně budou nula, říká paní doktorka. Takže co?

Takže já upozorňuji, že to skutečně není tak jednoduché.

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já mám ve zvyku jednu zásadní věc.